Jak jsem říkal, tak jsme ještě nehlasovali o všech návrzích na změnu programu schůze, které zazněly a které jsou hlasovatelné.

Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koláříka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 116, přihlášeno 156 poslanců, pro 58, proti 40. Návrh nebyl přijat.

Můžeme ale hlasovat návrh pana poslance Výborného, aby bod 39, sněmovní tisk 159, zákoník práce, byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 117, přihlášeno 162 poslanců, pro 79, proti 2. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh pana poslance Grebeníčka.

Návrh je, abychom tento bod zařadili na středu 19. 12. po pevně zařazených bodech, to znamená po státním rozpočtu a zprávách, které souvisejí se státním rozpočtem. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslední návrh, který zde byl, je návrh pana poslance Skopečka, který ale nemůžeme hlasovat, protože bylo podáno veto dvaceti poslanců, a tudíž nelze o tomto návrhu hlasovat. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu programu schůze. Není tomu tak. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Pikal. Já bych jenom k tomu poslednímu vetu.

Takže mě by zajímalo, kterých dvacet poslanců to bylo, jestli bych mohl požádat o přečtení pro steno. Pane místopředsedo, já mám tady k dispozici podpisovou listinu, která obsahuje více než dvacet poslanců, takže jednací řád je naplněn.

Počkejte, já se ptám pana místopředsedy, který vznesl tento požadavek, zda mám seznámit jmenovitě s dvaceti poslanci, kteří vznesli veto. Určitě má na to pan místopředseda právo, pokud na tom trvá.

Takže v tom případě bych chtěl požádat o tento postup, a jestli budou vzneseny námitky, tak se s nimi vyrovnáme hlasováním. Pan předseda Bartošek. Postup je možný dvojí. Já jsem přesvědčen, že přesto, že to není obvyklé, a doufám, že se to nestane úplnou praxí, tak Poslanecká sněmovna má právo znát jména poslanců, kteří vyslovili veto. Pokud dovolíte, tak nebudu číst jména, jenom příjmení. Snad z toho nebude někdo vyvozovat nějaký špatný úmysl.